Navíc, když si to vezmete, tak teď budou krajské volby, pak povolební kampaně. Budou na obzoru další volby a pak další volby. Já to nevím. Samozřejmě, myslím si, a nevím, z čeho jste tak nervózní, když máte takové gigantické preference, a jak budete příště už vládnout, tak proč vám to stojí vůbec za to se zabývat jedním řadovým členem. Přece je vás dost velká převaha v rozpočtovém výboru.

Jenom si tady dovolím drobně poznamenat k vystoupení svého pana předsedy ve věci dosadit nebo volit.

Kdo měl potřebu informovat v mládí, má potřebu informovat na své spoluobčany i teď. To staré české přísloví platilo a platí. A zřejmě, bohužel, platit bude. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Chtěl bych tady ještě jednou připomenout a víceméně zdůraznit roli přeběhlíka Karla Turečka, a to tentokrát ne v zemědělském výboru, ale ve výboru pro životní prostředí. A tady mě skutečně mrzí postoj předsedy volební komise, který obdobně neřeší tuto situaci ve výboru pro životní prostředí.

Je to obdobný pohled, je to obdobný pohled, jako se snažíte dnes implementovat na pozici v rozpočtovém výboru. Tohle by mě skutečně zajímalo.

Předseda klubu TOP 09 pan Laudát několikrát upozorňoval, že chceme řešit situaci ve výboru pro životní prostředí, a ani jednou ho nebylo vyslyšeno. Takže tady se přesně ukazuje dvojí tvář hnutí ANO. Na jedné straně je to pro nás dobře, to dělejme. Na druhé straně to nám nevyhovuje, to nedělejme. Nyní vidím, že postoje, které sem přinesl Faktická poznámka pana poslance Kolovratníka. To se musím bránit, kolegyně a kolegové. Pominu slovní hříčky o volbě, nominaci nebo dosazení. A všichni inteligentní poslanci asi vědí, že volbou dojde k nějakému aktu. Ale chci za prvé reagovat na Františka Laudáta a na kolegu Kučeru. Za prvé, považuji se za mladého psa, ne za starého psa. Nevím, na koho to bylo mířeno. A panu poslanci Kučerovi prostřednictvím pana předsedajícího. Martin Kolovratník v pozici předsedy volební komise nenavrhuje licoměrně za ANO toho nebo onoho, tu či onu. Kolovratník v pozici volební komise, ve které TOP 09 má svého zástupce, svého kolegu, pouze přijímá nominace ostatních klubů a na ty nezávislé neutrálně reaguje. Je to naprosto logické. Volební komise obdržela návrh hnutí ANO. Návrh na odvolání, hlasování o odvolání Kristýny Zelienkové. Přijala k tomu usnesení. Až obdržím ve volební komisi stejný návrh od kolegů z TOP 09 nebo od kohokoliv jiného, tak s ním budu pracovat a prostřednictvím volební komise ho předložím Poslanecké sněmovně.

Znovu opakuji, my v komisi, a jsou tam vaši kolegové, vaši zástupci, všichni jsme se na tom shodli, napříč politickém spektrem jsme pouze bez jakéhokoliv emotivního nebo věcného zabarvení přijali usnesení, které teď Sněmovně nabízíme. Teď jsem mluvil z pohledu předsedy volební komise a vejdu se do času. Za sebe jako za poslance vás chci, kolegyně a kolegové, poprosit, je to úplně logické a jednoduché. Na začátku Sněmovny jsme zvolili to křehké příměří, poměrné zastoupení.

Faktická poznámka pana poslance Jana Birkeho a poté faktická poznámka pana kolegy Kalouska. Děkuji mockrát za slovo. Dovolte mi opravdu teď velmi zkráceně řekněme čtyři poznámky.

Faltýnka. Nás to také mrzí, pane kolego, že jste odešel ze sociální demokracie před třemi a půl roky. Další věc k panu předsedovi volební komise.

To znamená, a dneska řešíme, a vlastně neřešíme, protože není žádná... Nemáte žádného nominanta. Dovolte mi, v tuto chvíli je komise paralyzovaná, protože nemá zastoupení dvou politických stran.

Ale jsem možná naivní. To neskončí. I vám pane kolego skončil čas k faktické poznámce. Chápu, že... ne, vážně. Chápu, že jste se přihlásil k řádné. Musíme všem stejně.

Já to beru, ale pokud někdo namítne postup předsedajícího, tak budu opravdu v nevýhodě, protože to jsem ještě nikdy neudělal. Jestli kolega Birke chce, tak má možnost.